Mně to připadá strašně nefér, pokud takovéhle věty tady zaznívají. Kdyby před 15, 20 lety někdo řekl: politická strana, politický představitel, vláda má vlastní médium, a to ještě médium, které se tváří, že bylo původně nezávislé tehdejší společnost by ho vyhnala. Vzpomenete si, jak s ní dopadl? Jinak souhlasím s tezí, že vlastnictví se nemá omezovat.

Upřímně řečeno, na obecní, krajské, jakékoli další úrovni byste to pokládali za naprosto normální.

O tom všechny ty zákony, které nám tady vláda předkládá, přece jsou. Že říkají: Musíte rozkrýt, co vlastníte, musíte nám říct, jaké z toho máte zisky!

Tak tolik jenom k tomu. Já nebudu hlasovat pro omezování vlastnictví s jedinou výhradou k tomu, co tady říkal pan kolega Vondráček, ale teď je to spíš možná teoretický spor, holé vlastnictví je jiný termín, termín starší související s vlastnictvím za komunismu, kdy to bylo opravdu holé vlastnictví, kdy jsem nesměl požívat plody, užitky a všechno další. To se v tomhle případě v žádném případě neděje. Chtěl jsem říct, že já ještě, abych využil svého slova a nemusel pak vystupovat dlouho v podrobné rozpravě, navrhnu kromě změn, které byly navrženy, tak navrhnu ještě jednu změnu, a to by se vrátilo původní znění zákona, že registračními orgány jsou příslušné registrační orgány, které byly dodnes. Ať už je to Poslanecká sněmovna, Senát, jednotlivá ministerstva, jednotlivé kraje, jednotlivé obce. Jenom zase zřizování nějakého dalšího centrálního registru, jehož smysl jsem do dneška nepochopil. Snad s jedinou výjimkou toho, že je to snaha vyhovět několika poměrně agresivním neziskovým organizacím, které nechtějí psát na 50 adres, ale chtějí mít jednu adresu, ze které si budou všechno tahat a na základě které budou všechny obtěžovat.

Obě faktické poznámky. Děkuju, pane předsedo, za slovo. Na margo předřečníka.

A když já řeknu, že vy jste chyba systému, tak vám to vadí!

A mně to nepřipadá jako normální situace.

To prostě není přece normální situace!

To je přece patologická situace! Pan poslanec Gabal a potom přednostní právo pana předsedy Faltýnka. Pokud nebudou další faktické poznámky.

A když ho sám hlásí na vládě, tak pojďme to vyřešit tak, abychom se k tomu nemuseli vracet. To, co ale tady potřeba říct, jsou dvě věci.

Děkuji za slovo. Byla tady slušná šance. Tak bych taky nabádal: Vraťme se k zákonu. A dokonce ani pan poslanec Marek Benda mi neodpověděl. Jak se má zachovat člověk třeba v mé situaci, máli se stát členem vlády a nechce se zbavit majetku, který budoval řadu let.

Stále registruji právo pana předsedy Faltýnka, ale faktické mají přednost. Takže Marek Benda a poté přednostní právo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jsem říkal, že nebudu hlasovat pro žádné omezení vlastnictví. Budu hlasovat pro to, aby lidé v některých typech funkcí neměli přístup k některým typům veřejných peněz. Zakázek, investičních pobídek, dalších věcí.